Názory odborníků říkají, že to není možné zdůvodnit odborně, protože ta očkovací látka může působit rok, maximálně tři roky. Ale takový to byl fakt. Žádné komplikace nebyly a rozhodně ty očkovací látky byly podstatně méně kvalitní, než jsou dnes.

Setkal jsem se s úmrtím, psal jsem úmrtní list na infekci pneumokokovou, ale co mě zarazilo nejvíc, to je věc, která je skutečně odborně velmi zajímavá, ale zatím neprozkoumaná říkalo se, že meningokoka nedostane dítě do roka. Je to tak, pane zpravodaji, pravda? Už není pravda.

Myslím, že už jsem vás dostatečně unavoval. Ale závěr je ten, že nikdy nepodpořím názory, které dostáváme jako poslanci, a vždy budu podporovat zákon, který je připravován v současné době Ministerstvem zdravotnictví. Děkuji za pozornost. Děkuji. Teď má prostor pan poslanec Holík se svou faktickou poznámkou. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já vás malinko vzbudím.

Já podotýkám, že jsem zastáncem očkování, ale žijeme v demokratické společnosti a my si nemůžeme dovolit říct já to nechci, a když to nechce, tak ho převálcovat.

Děkuji, pane předsedo za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já navážu pana kolegu Štětinu.

Opravdu nevím. Všichni jste se setkali asi s tím materiálem, který chodil internetem, který brojí proti očkování, říká tam všechny ty polopravdy, a já na jednu tu polopravdu chci také upozornit.

Možná že vy, kteří jste to četli, tak víte, že se tam objevila moje citace tady ze Sněmovny.

Říkají, že přece stačí si omýt jenom ruce.

Ačkoli je to anaerobní bakterie, že dokáže přežívat i na vzduchu, to víme všichni také.

Teď má prostor pan zpravodaj s přednostním právem. Děkuji, pane předsedo. Já bych rychle zareagoval na svého předřečníka.